Pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, řešíme návrh zákona o potravinách a tabákových výrobcích. S kouřením jsem přestal ve čtvrté třídě, tak to nebudu řešit. Ale k potravinám.

Přitom ta potravina je ještě použitelná.

To je jeden okruh. A druhý okruh.

Potravu, potraviny, takže také doplňky stravy. Cituji Wikipedii: Jako doplňky stravy se označují přípravky, které vypadají podobně jako léčivé přípravky, ale jsou zvláštní kategorií potravin. Ty mají organismu dodat živiny, které potřebuje, ale nezískává je v dostatečné míře v běžné potravě. Mezi doplňky stravy patří například multivitamíny, různé preventivní přípravky pro posílení imunity před nachlazením.

Vždyť měsíční dávky vitamínů a minerálních látek často stojí až tisíc korun. Přitom výrobní cena může být podle mě nula celá nic. To samozřejmě nevím, jenom se domnívám. Proto také výrobci a prodejci neváhají objednávat v televizním vysílání ty nejlukrativnější časy, aby své výrobky propagovali. Jenže vedle přípravků na bolavá kolena se také stejně propagují doplňky stravy slibující skvělý sexuální zážitek. Těmito reklamami jsou proložena nejen sportovní utkání, ale nezřídka se vysílají před večerní pohádkou pro děti. Toto zakazuje vysílat v době od šesti ráno do 22 hodin večer. Tedy v době hájení dětí a mládeže před vlivy ohrožujícími jejich mravní vývoj. Mám za to, že přípravky slibující skvělý sexuální zážitek jsou určeny až pro ty, kterým už hrozí právě ta bolavá kolena. Takže reklama na doplňky stravy povzbuzující sexuální úspěch se mohou v televizním a rozhlasovém vysílání uvádět až v době mimo hájení dětí před jevy ohrožujícími jejich vývoj. V tom duchu načtu v podrobné rozpravě svůj pozměňovací návrh.

Děkuji panu poslanci za jeho příspěvek do diskuze. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Jiří Štětina. Prosím pane poslanče, máte slovo. Dobrý večer. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo.

A koukám, že dneska máme stejný problém, se stejným zákonem, se stejným pozměňovacím návrhem. Nepatřím k těm, kteří se snaží bořit to, co je dobré. Samozřejmě osobně nemám vůbec nic proti paní kolegyni vaším prostřednictvím, ale nepotěšila mě paní kolegyně, takže já ji také nepotěším, řečeno slovy klasika.

Vím, o čem hovořím. Já se nechovám jako politik, protože politik tady je a další volební období být nemusí. Já se tu chovám vždycky jako to, co jsem se vyučil.

Takže abych dlouho nezdržoval, řeknu tři teze a nebudu to dále rozšiřovat.

Hygienická služba je odbornou zdravotnickou prací vykonávanou specialisty se zdravotnickým vzděláním zaměřených na ochranu a podporu veřejného zdraví. Za druhé.

Další teze, a to je zásadní teze, je preventivní role orgánů ochrany veřejného zdraví. Vážené dámy a pánové, jestli chceme tímto pozměňovacím návrhem zbavit hygienickou službu těchto tří základních kompetencí, nemůžeme pro tento pozměňovací návrh hlasovat. Samozřejmě zákon jako takový, o kterém jsme diskutovali i v minulém volebním období, bez tohoto pozměňovacího návrhu můžeme přijmout, protože si myslím, že jak zdravotnické orgány, tak zemědělské orgány své místo v dohledu jistě mají. A nyní už jenom úplně na závěr. Když se nám něco nehodí nebo se nám nepodaří prosadit určité lobbistické záměry, tak říkáme ona si to přeje Evropská unie. Já bych zde citoval některá slova, která jsem měl připravena už před těmi třemi lety: Nelze akceptovat závěr, že nařízení Evropské unie na úseku potravinového práva jsou v gesci Ministerstva zemědělství. Předpisy Evropské unie vychází z toho, že tím, kdo určí gestora příslušné oblasti úpravy, je národní stát.

Děkuji vám, že jste mě vyslechli. Děkuji panu poslanci Štětinovi. Dalším a zatím posledním řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Petr Bendl.